2.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předkládá Parlamentu České republiky návrh zákona o Antarktidě, je ve druhém čtení, takže už jsme ho probírali.

Povinnost provozovatele přijmout při ekologické havárii nápravná opatření.

Pro krytí odpovědnosti jsou provozovatelé povinni udržovat odpovídající pojištění nebo finanční zajištění.

Děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisk 67/1 a 2 a prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro životní prostředí, kterým je pan poslanec Ondřej Babka, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.